Myslím, že je to na okamžitou demisi, protože miliony občanů jsou kvůli vaší vládě zoufalí ze zdražování, nemají peníze, a vy to tady takovýmto způsobem se chová vláda Petra Fialy. Je to opravdu odporné. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Nezaznamenal jsem návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Bezvadné. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Hlasování číslo 50, bylo přihlášeno 141 poslanců, pro hlasovalo 120, proti nikdo. Návrh byl přijat. A já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak, nebudeme tedy hlasovat.